Nyní výbor zahraniční.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl také zamítnut. Nyní výbor pro životní prostředí.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Lhůta k projednání ve výboru byla zkrácena na 30 dnů.

Těším se s vámi zítra ráno v devět hodin.